A teď si opět, řekněme, jak to je. Když pracuje ve státní službě do tří let, dostane tři platy, když do šesti let, dostane šest platů takže když jste tam dali pět let, je jasné, že všichni budou odcházet se šesti platy navíc do devíti let devět platů, nad devět let dvanáct platů. Takže vy vlastně tady vybudováváte mašinerii, která samozřejmě bude stát státní rozpočet obrovské peníze, protože když to vlastně skutečně vezmu tak, jak to asi bylo myšleno, aby každých pět let si mohla tedy nová vláda vyměnit úředníky už od pozice ředitele odboru, tak ten bazén, to bude tedy jako mega půl, jo? A bude to stát státní rozpočet opravdu nemalé peníze. Další věcí, která se mění, jsou striktnější podmínky výběrových řízení. Rozšíří se významně okruh žadatelů. Ale opět, zase, asi jak to bylo šité horkou jehlou, úředníci si jen požádají, oni vůbec nemusí dokládat, na co si to individuální volno vzali. Takže se obávám, že prostě v každém úřadu jsou lidé, kteří samozřejmě významně zneužívají systému, a budou to mít státní tajemníci určitě velmi těžké. Takže i tady bych doporučovala to nějakým způsobem ošetřit. Nově jsou do zákona dány požitky, to je opravdu novinka. Takže státní tajemník, náměstci ministra, vrchní ředitelé sekce mají nárok na služební auta, a to jak s řidičem, tak bez řidiče. Mají nárok samozřejmě na všechny počítače, mobilní telefony, sekretariát a tak dále.

Náměstek ministra nic takového nemá, žádnou zodpovědnost, žádnou starost o úředníky, nic. Ten tam skutečně je jenom pro blaho konkrétního ministra. Náměstek vlády nebo náměstek člena vlády nově není určen počet. Opět tady opakuji, že současný zákon hovořil o maximálním počtu dvou, aby byla samozřejmě zastupitelnost na vládě. Nově je to neomezený počet.

Nikdy se samozřejmě na tyto lidi nebudou vztahovat ani možnosti evropských fondů ani žádné takové věci, to znamená, pouze ze státního rozpočtu. Další problém jsou přechodná ustanovení. O tom už tady velmi podrobně a dobře hovořila paní zpravodajka. Je potřeba si uvědomit, že ke dni účinnosti zákona vrchní ředitelé sekce a ředitelé odborů budou považováni, že jsou jmenováni na dobu určitou. Pokud již uběhla lhůta od jmenování, to znamená, pokud jsou tam už ředitelé odborů a vrchních ředitelů sekcí déle jak pět let, tak se všichni budou muset přesoutěžit do dvanácti měsíců, a to se týká vedoucích úřadů, vrchních ředitelů sekcí a ředitelů sekcí, a do osmnácti měsíců potom personální ředitel sekce a ředitel odboru. Je otázka, jestli to opravdu nezavádí určité diskriminační přístupy, protože se někdo hlásil za určitých podmínek, najednou se mu to zruší a bude se hlásit podle nových.

My vnímáme, a znova to tady opakuji, my vnímáme, že by zákon o státní službě se měl změnit, ale mělo by to proběhnout na základě debaty, abychom se vyvarovali kiksů, kterých je v předložené novele celá řada. Zároveň se novela vůbec nevěnuje pozici státního tajemníka, který je nejbližším spolupracovníkem ministra. Proč například o jeho přijetí nebo odvolání nemůže rozhodnout přímo ministr, když například úřad neplní stanovené úkoly? Tímto se ale novela vůbec nezabývá. Novela se zabývá pouze pozicemi, které jsou na ministerstvech, to znamená odborní náměstci, ředitelé odborů, to znamená tyto vrcholné pozice manažerské, kterým se říká představení. Tady si půjčím slova mého kolegy, který cituji: